Já vám děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo.

Samozřejmě taktéž podporujeme, aby byly dofinancovány požadavky krajů, které tady už byly mnohokrát zmíněny.

Takže v tomto směru nemohu než podpořit samozřejmě toto dofinancování.

Vidím, že koalice v tom asi velice intenzívně jedná i v průběhu tohoto bodu, ale zajímalo by mě několik věcí od paní ministryně, které jsou i ohledně řekněme velice důležitých změn financování do budoucna, tak abychom konečně se už oprostili od toho jenom z roku na rok financování celého sektoru, ale abychom nabídli perspektivu víceletého financování. A zajímá mě, kdy bude zákon, který by tuto změnu konečně zavedl, předložen, protože pokud vím, že jsme už v minulém volebním období tady ty snahy zaznamenaly, ale byly neúspěšné a nestihly se změny projednat, tak se obávám, že dnes, když máme tedy dva a půl roku zhruba do voleb, tak už toho času také mnoho nezbývá, protože jsou to opravdu zásadní velké změny a ty většinou přinášejí i celou řadu různých připomínek, vypořádávají se jich pak stovky a rozhodně to není jednoduchá věc, na které by se hledala snadno politická shoda, a tudíž je opravdu už načase, abychom ten návrh co nejdříve měli i přímo tady možnost projednat.

Zpětná vazba z jednotlivých sociálních zařízení nebo zařízení, která poskytují sociální služby, z jednotlivých krajů je taková, že opravdu záleží velice na vůli toho kraje pomáhat i těm, kteří třeba nespadají, které nejsou zřizovány přímo kraji, které jsou neziskovými organizacemi atd. Potýkají se s čím dál většími problémy, ale je to samozřejmě kraj od kraje různé.

To bylo období, kdy hejtmany byli sociální demokraté.

Je to opravdu tak.

Takže v tomto směru chci apelovat na to, abychom v rámci té novelizace a i vyhodnocení se potom dostali k narovnání této určité nespravedlnosti.

Takže děkuji za pozornost. Já také děkuji, paní poslankyně. Dobré odpoledne všem v tomto poklidném jednání. Jako další vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Kobza, poté s přednostním právem pan předseda Stanjura.